Ve studii je navrženo např. zrušení autobusových zastávek nebo sjezdů a nadjezdů, což by úplně rozložilo zdejší integrované linky a návaznosti mezi nimi, které nyní fungují velmi dobře.

Ano, rozumím tomu, že je nutné zlepšit stav této komunikace a zvýšit bezpečnost provozu, ale je potřeba brát ohledy i na místní podmínky. Jednání bylo hodně emotivní, naštvanosti místních lidí i starostů obcí se ale vůbec nedivím. Nakonec ŘSD přislíbilo, že bude vše znovu řádně projednáno a budou zohledněny připomínky všech účastníků. A s tím souvisí moje prosba na pana ministra. Děkuji za písemnou odpověď.

Vážený pane ministře, dovolte, abych vám tlumočil několik totožných dotazů našich občanů. Dle sdělení památkového úřadu je tato epopej poškozena.

Pane ministře, dovolte, abych vám zadal několik otázek.

Kde jsou tato plátna v současné době uložena?

Děkuji vám za odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče. A slovo má pan ministr kultury.

Nicméně díla se do České republiky vrátila dle plánu již dne 23. června letošního roku.

Dle sdělení Galerie hlavního města Prahy se všech 20 obrazů vrátilo v pořádku, a to v neporušeném stavu. Tolik diskutovaná kauza Diag Human neměla žádný vliv na návrat výstavy zpět do České republiky. Nenaplnily se tak plané obavy úzkého kruhu odborníků, hlavně z řad Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky, jež dle oficiálních internetových stránek sdružuje sedm členů tedy abych to upřesnil, sedm fyzických osob. Tato asociace byla také prezentována jako široká odborná veřejnost kritizující včera zamítnutý nový památkový zákon. Zdůrazňuji, že komplexní péče o Slovanskou epopej je kontinuálně zaštiťována a zajišťována experty Galerie hlavního města Prahy, takže kondice všech uměleckých děl je dostatečně prověřována a známa.

Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že Alfons Mucha kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel vhodnou malířskou techniku.

Osobně spolu s dalšími členy delegace jsem se také přímo na místě seznámil se všemi podstatnými aspekty péče o Slovanskou epopej včetně špičkové restaurátorské dílny, která péči o tato umělecká díla garantovala.

Konečně sděluji, že Ministerstvo kultury dopisem z června tohoto roku vyzvalo Galerii hlavního města Prahy, aby před dalším uvažovaným vývozem díla vyloučila jakékoli pochybnosti nad jeho stavem, provedla veškeré nezbytné analytické úkony ke zjištění skutečného stavu jednotlivých obrazů po návratu z Japonska a případně učinila všechna potřebná opatření v návaznosti na zjištěné skutečnosti. V tuto chvíli není tedy na Ministerstvu kultury evidována žádná žádost o vývoz Slovanské epopeje a různá podezření a spekulace, která se šíří o stavu Slovanské epopeje, se nezakládají na pravdě. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Pan poslanec už nebude pokládat doplňující otázku.

Děkuji, pane místopředsedo.

Připomínám, že v průběhu posledních deseti let proběhly tři pokusy o získání EIA, z nichž až ten poslední byl úspěšný.

Vážený pane ministře, do problému se v současné době vložil i pan premiér a tím důvodem je možný negativní dopad na vodní zdroje pitné vody. Já osobně podporuji stanovisko měst a obcí a petentů k zákazu těžby a zejména k vypracování nezávislé analýzy možných dopadů na pitnou vodu. A myslím si, že vy jako ministr životního prostředí musíte vnímat tyto oprávněné obavy občanů. Proto se ptám, vážený pane ministře: zadáte na základě požadavku pana premiéra tuto analýzu a přehodnotíte stanovisko vašeho ministerstva k povolení těžby štěrkopísku na Ostrožsku? Děkuji za vaši odpověď.